Není to tak dávno, co jsme tady měli mimořádnou schůzi, protože někdo opomněl načíst návrh na zkrácení lhůty k jednomu z daňových zákonů. Promptně se schůze svolala a všimli jste si určitě, že jsme ani nepípli, přišli na tu schůzi, hlasovali a neříkali jsme, že se to zneužívá, když se někdo špatně vyspí nebo přijde pozdě a zapomene něco načíst, že se hned musí svolávat mimořádná schůze.

Ale rozhodně je třeba, aby přijalo takové kroky, které umožní vyhodnocování plnění zákona, které umožní vládě vést taková jednání o revizi zákona, která by vedla k nějakému smysluplnému konci, které ale také umožní široké veřejnosti sledovat požadavky církví. Doporučuje se proto, aby a tady se působnost Ministerstva kultury nedá obejít zřídilo toto ministerstvo centrální veřejnou evidenci o veškerých výzvách vůči všem povinným osobám, ať již v gesci Ministerstva kultury, či mimo tuto gesci.

Za třetí zajistilo vyhodnocení rizik z vydávání požadovaného majetku.